Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A pokud se týká církevních restitucí, pokud se nám nepodaří je dneska doprojednat, tak klub KSČM je bude navrhovat zařadit do programu na dubnovou schůzi, a sice na úterý 16. 4. jako první bod odpoledne. Takže tolik dohoda. Předpokládám, že jsem to řekl správně.

Seznámím vás ještě s jednou omluvou.

Prosím.